To chce opravdu dobrý žaludek. Ale je vidět, že STAN se prostě nebojí ten stát pořádně podojit.

Jak víme, po kritice a tlaku veřejnosti, médií Farský nakonec na post poslance rezignoval, ale místopředsedou hnutí STAN zůstal. Před týdnem se veřejně provalilo, že má poloviční podíl ve firmě, která se zabývá správou majetku, stavbami a řízením investic, přestože mu to zakazuje zákon. Zákon o střetu zájmů ukládá ministrům povinnost ukončit podnikatelské aktivity do třiceti dnů od nabytí funkce. Ministr Gazdík se vymlouvá, že prý zapomněl.

Premiér ale ostudně strká hlavu do písku.

To dá rozum.

Je to obrazně řečeno, to přísloví. To znamená, to je ta věc, proč je potřeba se na tyto věci ptát, protože přece zástupci hnutí STAN, vedení hnutí STAN, ostentativně tady před veřejností, a opakovaně, útočili na ostatní politické strany, pochopitelně bez důkazů.

Já jsem, pane předsedo poslaneckého klubu STAN, prostřednictvím předsedající, pane předsedo Cogane, nezaznamenal ani jedno vaše vyjádření k těmto skandálům vašich kolegů.

Nemáte tedy také nějaké máslo na hlavě, že k tomu mlčíte? Neodhalí se také něco na vás?

A Vít Rakušan dodnes nechce říct, co řekl dnes už bývalému policejnímu prezidentovi, ale výsledkem této schůzky byla dobrovolná rezignace policejního prezidenta, který měl čistý morální kredit. A policejní prezident vydírání pana Rakušana sice odolal, ale za cenu toho, že sám rezignoval.

Takže stručně a jednoduše: Za prvé, proč nevyzvete svého kolegu Stanislava Polčáka k rezignaci na funkci europoslance?

Takže by bylo dobré odpovědět, proč jste nevyzval.

Za druhé, souhlasíte vy osobně s nominací Stanislava Polčáka příští rok ve volbách do Evropského parlamentu?

No a teď je ta důležitá věc a ta je, pane ministře, nejdůležitější z mého pohledu.

To je totiž ten nejdůležitější dotaz. A je to ten nejdůležitější požadavek.